klub zastupnika je onaj HSS-a u ime kojega će govoriti poštovani zastupnik Mladen Madjer, izvolite. Poštovane kolege, htio bih progovoriti o jednoj apsurdnoj situaciji koja se događa u našoj županiji i to, mislim na žalost, zbog politike koja je neodgovorna, zbog samovolje pojedinaca. Evo, svi se ovih dana puno hvale i puna usta demografije, dok djeca na žalost trpe zbog birokracije ili zbog još gore, lokalne politike. U OŠ Kalnik svaki dan imaju topli obrok koji se za njih priprema u njihovoj školskoj kuhinji koja je opremljena suvremeno, a vrtićka djeca, koja su u istoj zgradi, koji dijeli jedan zid, doprema se hrana 19 km dalje iz grada Križevaca. Pitam vas zašto? Zato što je osnivač vrtića Općina Kalnik, načelnik iz redova SDP-a, dok je škola koja ima kuhinju pod indirencijom regionalne samouprave županija kojom upravlja župan Koren i smreže sa svojim dožupanima iz koalicijskim partnerom iz HDZ-a. Znači, školske kuharice ne smiju kuhati za vrtić jer to ne da Ministarstvo obrazovanja, tvrdio je mjesecima naš brižni župan Koren. On bi jadan dao to, ali eto, ne da Ministarstvo. No, Ministarstvo u svom službenom priopćenju poručilo da ne da nisu zabranili da se hrane djeca u školi, priprema hrana za vrtić, nego da ih nikada nitko nije niti pitao za to. Pa vrlo zanimljivo kako gospodin Koren daje priopćenje za javnost da ne da Ministarstvo, a Ministarstvo daje priopćenje da nitko nije uopće njima uputio taj dopis. Dakle, djeca jedu hranu koja se vozi 19 km jer praktički, moram reći, da ili župan ili Ministarstvo, netko laže, a djeca ne dobivaju topli obrok, a opet napominjem vrtić i školu doslovce dijeli samo jedan zid. Smatram kako bi županu na prvom mjestu trebalo biti stanovnici Koprivničko-križevačke županije, te kako bi im trebao osigurati maksimalnu podršku u ostvarivanju njihovih prava. Nažalost, ovaj primjer potvrđuje da tu nije tako. Možemo razumjeti čak župana da ne želi, na žalost, zaštiti stanovnike koprivničkog i lanca od gomile smeća koja se dovozi u Koprivnički Ivanec jel smeće donosi novac, a novac prvenstveno i njegovom kumu kojemu je isplaćen milijunski bonus, znači, od dovoza smeća. Zašto župan Koren ne zaštiti interese djece koje pohađaju vrtić u Kalniku? Moram priznati da nam je to u potpunosti nerazumljivo. Ne samo da ne želi pomoći u ostvarivanju prava djece na topli obrok, već ističe da to nije u njegovoj nadležnosti. Smatramo da je takvo ponašanje župana nedopustivo Pa kolege i kolegice, da li je moguće da se politika zaista lomi na leđima najmlađih? To je stvarno tužno i zato pozivam Ministarstvo obrazovanja da hitno riješi ovaj slučaj, da i djeca iz vrtića Kalnički jaglac dobivaju hranu iz kuhinje iz OS Kalnik.

Sad ćemo se vratiti na točku o kojoj smo raspravljali, dakle da podsjetim, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, ostao nam je još jedan Klub zastupnika to je onaj HNS-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Stjepan Čuraj, izvolite. Oprostite, prije nego što počnete, samo da nas sve podsjetim da smo vremenski limitirani zbog potrebe uređenja dvorane za ovu međunarodnu konferenciju, evo, izvolite, što naravno ne limitira vaše vrijeme i ničije vrijeme da govori. Dakle, općenito kada govorimo, mislimo da ova intencija i zakonodavca i prije svega ono što proizlazi iz ovog zakona a to je svakako malo više reda, pogotovo tamo a to svi znamo iz nekih praksi gdje je nominalno netko ušao u neki zakup a dao to u podzakup ili koristi se državnim prostorom, ali ne samo državnim prostorom, jer to je manji problem. Iako i tu imamo dosta i to je ministar već nekoliko puta i govorio da se točno ne zna tko je gdje i šta je, u kojem je sav fundus državne imovine, kako se koristi. A tek kada zagrebemo ispod površine jedinica lokalnih samouprava i to čak ne ni grad Zagreba a tu bi se sigurno svašta našlo nego diljem Hrvatske. Onda svakako s ovim zakonom ćemo uvesti više reda, više odgovornosti, sustava i naravno pravednosti a pogotovo da ne govorimo nekih nezakonitih, što je već i po sadašnjim zakonima i normativnim propisima zabranjeno a nekako se našla praksa da postoji. Tako da više ne postoji mogućnosti zabrana, odnosno ovdje se uvodi, uređuje zabrana podzakupa poslovnog prostora, kao i nekih poslovno tehničkih suradnji kojima se zapravo na jedan način izbjegavao taj članak odnosno nominalno zabrana davanja prostora u podzakup. Dakle i ovdje jasno u ovom zakonu navodi se da će se raskinuti po sili ... [[Govornik se ne razumije.]] zakona. Želimo staviti što više tih prostora i trebali bi staviti što više poslovnih prostora, na tržište, u poslovnu uporabu, potaknuti gospodarstvo, osigurati sigurnost onih koji su tamo, dugoročnu, da ne moraju razmišljati kako će, šta će, vezati svoje proizvodnje, svoju prodaju ili što god već rade u tim prostorima, usluge koje obavljaju. I mislim da ono što je najbolje i što uvijek cijelo vrijeme svi kažemo da nije, ja ne znam baš da je zapravo iznimka od pravila da je država dobar gospodar. Država je uvijek kod nekvih takvih pogotovo stvari i troma i ne dobar gospodar i mislim da se treba riješiti sve one neoperativne imovine koja ne služi državi, kako govorimo sad o poslovnim prostorima tako smo govorili i o određenim vlasničkim udjelima u nekim nestrateškim tvrtkama, državnim kada govorimo. Jer država nema se šta tu uplitati na tržište niti na tržište najma niti zakupa onih prostora koji nisu od državnog značaja. I kada govorimo o, prije svega od državnog značaja, znači od nekih institucija i ono što želimo da bude. I zato se ovim upravo stavlja, inače ja sam u prvom čitanju i pitao kada govorimo koji su to kriteriji za odlučivanje koji će poslovni prostor ući u tu, na taj popis za kupoprodaju, dakle vrlo jednostavno, vrlo lagano kada je netko ušao redovnim putem, redovna plaća, zakup, koji se izborio na natječaju, nema nikakvih repova iza sebe, njemu će se ta nekretnina ako udovoljava tim uvjetima staviti na popis i on će moći kupiti tu nekretninu. Ono što su sada daljnji kriteriji, ja sam malo raspravljao u prvom čitanju da su možda prestrogi, odnosno da će vrlo malo prostora ostati zapravo koji neće biti na tom popisu jer od 4 kriterija da su u ... [[Govornik se ne razumije.]] , prvoj zoni grada, to je jedan da su poslovni prostori s izlogom koji gleda na uličnu stranu, znači da smo praktički sve uredske poslove, odnosno uredske prostore izbacili u vrlo velikom broju slučajeva uredski poslovi nisu ti koji imaju izloge, da se nalaze u razizemlju, suterenu, prizemlju, kako god hoćete. I onda ono što je najbitnije, čija vrijednost zakupnine za 15 godina jednake ili veća od procijenjene vrijednosti nekretnine. Dakle tamo gdje se izračun onda u 15 godina, znači oni neće biti na popisu, gdje u 15 godina ćeš moći dobiti više od najma nego da prodaš, to neće biti u prodaju kako bi se upravo stalo na kraj nekim spekulativnim, zbog odnosa na tržištu ili nekim spekulativnim radnjama. Tako da s te strane mislim da puno prostora će ući u tu priču, da će puno naših korisnika, gospodarstvenika dobiti mogućnost da budu svoj na svome, da planiraju svoje poslovanje, da imaju jednu sigurnost i dugoročnost i mislim da apsolutno s ovim dobivamo jedan operativniji, provedbeniji, kvalitetniji, kvalitetniju mogućnost zapravo obavljanja gospodarskih djelatnosti, u krajnjoj liniji našeg gospodarstva. Ono što je je dobro i što smo, što sam u prvom čitanju isto rekao da smo imali dvostrukih kriterija i to je ministar i izrijekom potvrdio da više nema razlike između poslovnih jedinica u lokalnoj samoupravi i državnoj, dakle sve su isti kriteriji jer smo imali u onom prvom prijedlogu da negdje, da praktički jedinice lokalne samouprave nešto mora. Pa kada smo govorili ovdje o ratama, kolega Grbin nije više tu i ja sam prvi koji je rekao da možda nije dobro da se stavi mogućnost obračuna otplate u kojem zapravo jedinica lokalne samouprave mora to prihvatiti a netko onda može tu kalkulirati na 15 godina i ponuditi u ratama i dati najveću cijenu. Dakle niti trošak novca tu nije uračunat niti bilo šta drugo.

Naravno ovih 30 dana sam se ja isto pitao, kaže, uvjeravaju me da je dovoljno jer to nije 30 dana od dana donošenja rješenja nego je 30 dana od dana sklapanja ugovora a od rješenja do ugovora također ima jedan, jedan protek vremena gdje on može polako ishodovati sve potrebne papire, sve ono to treba da bi onda ugovorom otišao u banku gdje bi banka se mogla i uknjižiti na taj prosto ako je naravno sve čisto i da on dobije sredstva koja se obvezao javnim natječajem, tako da i tu dvojbu smo isključili i ja mislim da je to dobro. Jer onaj dio po meni nije bio baš najbolji jer to je prvo se odnosilo samo na JLS-ove a s druge strane onda bi mi tu imali jednu vrstu skrivene subvencije pogotovo JLS-ova gdje se to kosi sa nekim drugim zakonima, tako da mislim da je ovo rješenje izuzetno, izuzetno dobro. Što se tiče dalje nekih stvari ono, još ću jednom ponoviti da se radi o samozakupcima koji imaju mislim da to, da je to vrlo dobro jer zapravo u članku 1. stavku 2. je ukinuta mogućnost da se daje taj prostor bez javnog natječaja onima koji su korisnici. I mislim da jedino što se ukinulo ovdje, što sam primijetio ... [[Govornik se ne razumije.]] izbačen mogućnost prvozakupa koja je bila, mislim da je to članak ili 7. ili 9., sad ću vam točno reći, dakle članak 5. pardon, koji se odnosi na članak 6., stavak 5. znači to vidim da je izmjena u odnosu na prvo čitanje kada zakupnik ne podnese pisani zahtjev u roku koji smo predodredili i ide na natječaj, on zapravo u prvotnom prijedlogu je bio da imaju pravo prvozakupa, sada se ovo ispustilo jer to samo po sebi znači ako nije iskazao interes da onda naknadna pamet se više ne priznaje, mislim da je to sasvim u redu. Sve u svemu naravno Klub HNS-a će podržati i ove izmjene i zahvaljujem još jednom na svim ovim prihvaćenim prijedlozima zapravo gdje smo zbilja napravili, izbacili smo skoro svu razliku između jedinica lokalnih samouprava i same države. Sada prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvi se javio poštovani zastupnik Ivan Šipić. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima. Evo, možemo reći, da je ovo jedan od zakona u nizu koji daje smisao rada i smjera Ministarstva državne imovine. Imovina u vlasništvu države ali i jedinice lokalne samouprave, je ogromni kapital i svaki zakonski okvir koji će napraviti iskorak u raspolaganju i upravljanju tom imovinom daje konkretna rješenja i efikasniji pristup rješavanju problema.

Ali, imaju svoju imovinu. Ovim zakonom će se olakšati tim jedinicama lokalne samouprave u konkretnim slučaju. Ovim zakonom će se stati u kraj i onim a koji su mešetarili s prostorom. Pa bi pokušavali izbjegli plaćanje svojih obveza na način da bi prostor prebacivali na drugi ili treću osobu. Pa taj, također ne izvršava obaveze, pa onda i taj prebaciva na tko zna koga i na taj način se stvara jedan krug, jedan začarani krug i šuma problema kojima se sve skupa ne vidi kraj. Zato, treba pozdraviti napor ministarstva, a time i vlade, da uvede red i u ovo područje, kojim prijedlogom zakona, donosi nekoliko bitnih koraka, kao i kolege izdvojiti ću neke. Nema više podzakupa poslovnog prostora u vlasništvu RH ili jedinica regionalne samouprave. Raskidaju se u govori, koji su zakupci na takav način dali drugoj osobi i za korištenje i to ovim zakonom, po sili zakona. Poslovni prostor, može se prodati isključivo zakupniku, koji ima ugovor ili će se RH ili sa RH ili s gradom ili općinom, i to ako se uredno ispunjavaju sve obveze iz ugovora. Prostori se prodaju javno, na natječaju. Na temelju zakona, napraviti će se popis poslovnih prostora, koji će se prodavati i time će se povećavati prihod državnog proračuna, ali i lokalnih proračuna. To je dio koji je potrebno naglasiti. A donosi ih upravo ovih zakon, ovaj prijedlog zakona. A najviše od svega je što smo više puta čuli, ovdje, da će ovaj zakon uvoditi red. Da će raščistiti ono što kažemo, da je godinama bilo kako sam ministar kaže, kao jedna štala. Tako da za svaku pohvalu, je ovaj prijedlog koji će ma koliko se kolege neki slagali ili ne slagali, ipak i nama na lokalnoj razini, donijeti prednost u odnosu na ono što smo imali. A biti ćemo otvoreni pa ćemo sigurno reći, da manje jedinice lokalne samouprave imaju manjih problema, a veći gradovi i općine, gdje su na tisuće poslovnih prostora, što u državnom što u lokalnom vlasništvu, zasigurno će tu biti sličnih pitanja, kao što smo i danas čuli, zašto nije ostalo meni, zašto grad ne raspolaže zašto općina ne raspolaže itd. Smatram i smatramo da ovakav pokušaj, dobar pokušaj, u prvom redu u raščišćavanju što je državna imovina, što je lokalna imovina i na koji najbolji način se može s njom raspolagati i pod kojim uvjetima i kako se može davit poslovni prostor u podzakup i pod kojim uvjetima.

Poštovani potpredsjedniče, uvaženi ministre. Primjena važećeg Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, pokazala se nedovoljno dobrim. Utvrđeno je da rješenje iz važećeg zakona, ne mogu zadovoljiti kriterije uspješnog upravljanja poslovnih prostorima u vlasništvu RH i jedinice lokalne područne i regionalne samouprave. Važeći zakon ne može zadovoljiti kriterije u pogledu kontrole korisnika poslovnih prostora, iznosu zakupa kao i nemogućnosti prodaje poslovnih prostora, neposredno zakupcima. Važećim zakonom je propisano da zakupnik poslovnog prostora, nema pravo taj prostor dati u podzakup, ali u stvarnosti se to događa. Primjerice ugovorom o trgovačkom zastupanju, čime se poslovni prostor u vlasništvu RH, daje na uporabu trećim osobama i time u stvarnosti ostvaruje podzakup poslovnog prostora, zbog ovog je očito kako je RH ili jedinica lokalne ili regionalne samouprave za te poslovne prostore mogla dobiti veće iznose od onih koji se … [[Govornik se ne razumije.]] Trenutnim zakonom, također je omogućena izravna prodaja poslovnog prostora korisniku ili zakupniku poslovnog prostora, ako taj prostor koristi bez prekida u trajanju od najmanje 5 godina te ukoliko u tom vremenu uredno ispunjava sve obaveze iz ugovor o zakupu. Od donošenja zakona pa sve do danas niti jedan poslovni prostor na ovakav način nije prodan. Upravo iz tih razloga mi danas ispred sebe imamo Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaju poslovnog prostora, ovim izmjenama i dopunama svi podzakupi su sada uređeni ugovorima će biti raskinuti po sili zakona, poslovni prostori će se dati stvarnim korisnicima na korištenje uz sklapanje ugovora direktno s njima. Zakonom će se urediti i pitanje prodaje poslovnih prostora, uvođenjem jasnih kriterija omogućuje se adekvatna i brza prodaja koja će krajnjem korisniku građanu omogućiti da napokon postaje vlasnik tog poslovnog prostora koji koristi. Ovime će biti nagrađeni oni koji imaju ugovor o zakupu koji uredno ispunjavaju svoje obaveze iz ugovora kao i druge financijske obaveze. Također, pozitivno je vidjeti da se javno obavijesti i popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje kao i popis onih koji se ne smiju prodavati što do sada nije bilo definirano. Ovim zakonom unijet ćemo velike promjene učinkovitosti upravljanja državnom imovinom, a jednako tako i transparentnosti. Kao načelnik općine izrazito sam zadovoljan što će ovaj zakon primjenjivati i na nekretnine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, a ne samo na one u vlasništvu RH kako je u početku zamišljeno.

Budući da ste u svom izlaganju izrazili zapravo i zadovoljstvo što će se ovaj zakon primjenjivati i na nekretnine koje su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, a ne samo kako je prvotno zamišljeno na one koje su u vlasništvu RH, zanima me što vama kao čelniku jedinice lokalne samouprave konkretno ovaj zakonski prijedlog znači, odnosno što vam donosi? Zahvaljujem se kolega, prvo bih se zahvalio ministru i ministarstvu na tome što je prihvatio apel svih udruženja, udruženja općina i udruženja gradova da se u ovaj zakon uvrsti i vlasništvo općina, gradova i županija. Pa imat ćemo jasni kriterij na koji način riješiti taj problem što do sada nije bilo definirano zakonom i mislim da je to jako dobro i pozdravljam.

Cijenjeni i poštovani zastupnici, hvala svima na raspravi, na i u prvom i u drugom čitanju na konkretnim i prijedlozima, hvala svima i na pohvalama i na preporukama posebice zahvaljujem zastupniku Čuraju koji je dao najviše prijedloga i čije smo prijedlog i u zapravo u potpunosti prihvatili i sigurno da iz zbog toga dobivamo i kvalitetniji zakon. Samo čujem bis malo disonantne tonove ovdje, načelnici i gradonačelnici govore jedno, a iz oporbenih redova čujemo nešto drugo a što govore u ime gradonačelnika i načelnika. Oni zapravo žele što vi ne želite. Mi ne možemo uvažiti da bi dobro bilo za jedinice lokalne samouprave ono što želi neki zastupnik, nego ono što žele jedinice lokalne samouprave i zapravo ne znam koga onda i gospodin Grbin zastupa, ako smo mi pregovarali sa čelnicima i sa zajednicom općina i gradova i prihvatili sve vaše sugestije. Čuli smo dosta toga danas, ovdje, negdje se i omaklo nekima jedinicama lokalne samouprave da treba dati sve, ništa im nije dato, mogu samo reći da je više ova Vlada i Ministarstvo državne imovine dalo u jednom danu, jednom gradu i jednoj županiji neko u prethodnih 25 godina, u jednom danu. Da Zakon o upravljanju državnom imovinom nijedan toliko nije reformski zakon donešen u Hrvatskom saboru koji se odnosi na jedinice lokalne samouprave kao taj zakon, da se tim zakonom prenijelo ex lege u vlasništvo jedinica lokalne samouprave stotine i stotine hektara zemljišta i nekretnina, a da se omogućilo da se jedinicama lokalne samouprave i područne samouprave daruje nekretnina za sve što može poboljšati kvalitetu života za stambeno zbrinjavanje, za poticajnu stanogradnju, za društvene i javne sadržaje, to svi zakoni do sada nisu sadržavali kolko samo taj zakon. I to je ekszakt i to je dokazivo i taj zakon nije gledao na političku obojenost regija, nego na Hrvatsku. Čuli smo i danas optužbe da Ministarstvo državne imovine nije ispunilo plan, da to jutros i raspisalo kako nije ispunilo plan. Samo nekoliko podataka, u 2017. plan je bio za Ministarstvo državne imovine u prihodima od prodaje nefinancijske imovine 91 milijun 450 tisuća kuna, izvršeno 105 milijuna 152 tisuće, dakle plan je prebačen. U 2018. plan je bio od prodaje nefinancijske imovine 98 milijuna 756 tisuća kuna već je ostvaren ranije iako još nije kraj godine 185 milijuna 208, a na Vladu je upućen prijedlog da se prihvate najpovoljnije ponude za još 70 milijuna kuna, dakle više od 250% prebačen plan. Što se tiče plana CERP-a, prihodi CERP-a u 2017. su bili planirani na 863 milijuna, ostvareno je 315 milijuna kuna, ali su davane dionice koje su bile predviđene za prodaju dane su u zalog za kreditiranje trgovačkih društava Orljave, Petrokemije i Borova, to su tri toliko minijaturne proizvodnje što je ostalo u Hrvatskoj posljednje proizvodnje koje zapošljavaju više od 4.000 radnika u proizvodnji, u temelju opstanka gospodarstva. A ove dionice sada kada se otpuste, oslobode, onda će doći do tržišta pa će se plan izvršiti.

Gotovo 50% S tim da je 255 milijuna već od prodaje dionica na vladi, prijedlog da se prihvati … [[Govornik se ne razumije.]] ponuđač, dakle, gotovo plan ispunjen. Što se tiče realizacije plana od privatizacije, sve što je došao prijedlog od CERP-a odnosno Centra za restrukturiranje i prodaju na upravno vijeće, upravno vijeće je prihvatilo. Naravno meni je potpuno jasno, od kuda ide ta diskreditizanje, difamacija, izmišljotine, podmetanja i laži. Meni je to potpuno jasno. Svaki moj potez, svaki potez Ministarstva državne imovine, je potez protiv mene. Jer nema tog poteza, nakon toliko g. gdje se uništavala državna imovina i zlorabila i protupravno koristila, nema tog poteza kojim nije povrijeđeno tzv. pravo koje su stakli bespravni korisnici na tisuće i tisuće takvih. Ja očekujem tek prava podmetanja, tek očekujem, ali svjestan sam ja toga i nemam straha od takvih. … [[Govornik se ne razumije.]] Ministarstvo državne imovine, u cilju zaštite državne imovine, su pogođeni mnogi, ali oni koji su naučili otimati. Ali otimanje je prošlost, više nitko neće otimati imovinu RH, to neće više nitko. Ali, sa naslovnica Jutarnjeg ili Večernjeg ili nekih drugih novina, zbog ministra i sukoba sa guvernerom, nije realizirana prodaja vojarne u Novom Zagrebu, u Novom Zagrebu, vojarna nije uopće, ne upravlja Ministarstva državne imovine. Drugi dan slijedi, zbog svađe ministara, zgrade za studentske domove, odnosno, za stanove, za znanstvene novake, zjape prazne već 10 g. a ministarstvo državne imovine nema doticaja s tim zgradama.

Najviše u Istarskoj županiji, nema niti jednoga načelnika ili gradonačelnika iz redova HDZ-a, ali jesu u Splitsko dalmatinskoj županiji i tamo sam potpisao ugovore, jesam. Ali najviše je potpisa na 25 u Istarskoj, a 3 sporazuma sam potpisao u ponedjeljak u Puli vrijednih 2,5 milijarde novih investicija. Kada je zadnji put potpisao netko sporazum kojim će se ostvariti pretpostavka za realizaciju i investiciju od 2,5 milijarde kn u Puli, ili negdje u nekom drugom gradu. Niti jedan. Ali zašto nije? Zato što ono što je predlagao to mu se suprotstavljaju jedinice lokalne samouprave, a on kaže da bi to vi htjeli. Pa kaže i manipulira, da zašto trošak poduzetnicima na solmizaciju ugovora o prodaji a nema solmizacije na ugovorima o kupoprodaji, nego samo ovjera kod javnog bilježnika koja je par kuna. Solmizacija je na ugovoru o zakupu, jer je nužna i mora biti, da bi se svaki … [[Govornik se ne razumije.]] osigurao od neplaćanja ili nemogućnosti i neplaćanja i korištenja poslovnog prostora. Bilo je pitanje zašto ne na kredit, pa zato što nije RH kreditna institucija, vrlo jasan odgovor. Sve je drugo politiziranje. Zamislite bilo je do sada u zakonu da će RH, naplaćivati 4% kamate. Nije, zato smo to i izbacili. Kaže, isto sam čuo ovdje iz redova SDP-a da mora se dolaziti u Zagreb, zaključivati ugovor radi zakupa ili prodaje poslovnog prostora u 10 kvadrata. I zašto bi država uprljala tim prostorima kada imaju jedinice lokalne samouprave i treba im sve prebaciti. A tko je osnovao državne nekretnine upravo da upravljaju tim poslovnim prostorima? HDZ ili SDP? SDP je osnovao, Grbin ili ja, tko je osnovao, a mene se proziva za to. Koja licemjernost, pa to. I tko je imao nepovoljno mišljenje za upravljanje državnom imovinom za vrijeme, tijelo, za vrijeme upravljanja SDP-a ili za vrijeme HDZ-a? Jedno od rijetkih nepovoljnih mišljenja imao je pravni … [[Govornik se ne razumije.]] Ministarstva državne imovine, a nije ni čudno da je nepravilno mišljenje, što je sve tamo bilo. I nije više državna imovina, imovina na ničijoj zemlji, nego imovina RH i štiti će se na hrvatski način. Nije tema stanova, ali je slična situacija, a ovim zakonom postiti će se multiplikativni učinak. Neće bespravni moći bespravno koristiti, RH će ekonomičnije upravljati svojim poslovnim prostorima i imati veće prihode, povećati će se gospodarska aktivnost povećati će se prihodi i RH i jedinice lokalne samouprave jer jedinice lokalne samouprave imati će od komunalnog doprinosa do prireza raznih prihoda. Ali ono najvažnije, suzbijati će se nelojalna konkurencija i omogućavat će se normalna, racionalna, lojalna, tržišna konkurencija. Prva je poštovanog zastupnika Stjepana Ćuraja. Vrlo kratko poštovani ministre, samo jedno, jedno pitanje koje mi je došlo, jedna situacija, samo da upozorim koje se može dogodit.

Inače, na 10 godina neće nitko moći dobiti ugovor o zakupu, osim ako je na natječaju taj. Na natječaju. Na natječaju, znate koliko je bilo ovih poslovnih prostora ukupno u Hrvatskoj? Na prste ih možete izbrojati. Svi natječaji što su bili to su sad ostvareni u 2018.-oj, 21 natječaj smo realizirali, a prije toga je bilo samo 88 ugovora.

To sam naslijedio.

Uvaženi ministre.

obveznik za imovinu kojom upravlja, dostavljati ju u Središnji državni registar, ali voditi i svoj posebnu evidenciju koju ima, kojom on upravlja.

Zahvaljujem ministre zbilja na svim prihvaćenim prijedlozima. Ovo što ste spomenuli odmah prvo čl. 2. da se odnosi na svu imovinu. Znači, mi smo sada u čl. 2. rekli što se sve smatra imovinom, a tko treba dostaviti, tu sam bio napomenuo, kada govorimo o trgovačkim društvima u kojima su osnivači RH, dakle, tu bi trebali staviti isto kojima su, ili vlasnici ili imaju udjele RH i trgovačka društva, zapravo, kćeri trgovačkih društava. Jer mi imamo konkretno situacije gdje možda RH nije osnivač, al je vlasnik, ako govorimo o Borovu i sami ste spomenuli ili situacija recimo HEP-a gdje to trgovačko društvo, ali HEP ima društva kćeri koje opet imaju svoju imovinu koji praktički onda ovi nisu obveznici. U svojoj konsolidiranoj bilanci ima i te podatke, pa onda on kao obveznik dostavlja i te podatke [[Upadica: I za kćeri?]] Da. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu, prvi se u ime kluba Mosta nezavisnih lista treba govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj, nema ga, gubi pravo na govor. Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče, poštovani gospodine ministre, poštovani državni tajniče, pomoćniče ministra. Klub zastupnika HDZ-a kao što smo rekli i u prvom čitanju, podržati ćemo Zakon o središnjem registru državne imovine jer kao što smo i u raspravi o Zakonu o upravljanju državnom imovinom prihvatili da jest vođenje državnog registra, Središnjeg državnog registra, izvan Ministarstva, dobro rješenje, dobar projekt jer je imovina, kao što je maloprije rekao ministar, kojom upravlja Ministarstvo državne imovine tek jedan segment cjelokupne državne imovine, pa je dobro da onda jedno posebno tijelo kao što je Središnji registar državne imovine vodi evidenciju i za ovo Ministarstvo, ali i za sva druga javnopravna tijela koja upravljaju državnom imovinom, a pri tome još dodajemo i imovinu u vlasništvu jedinica područne odnosno regionalne odnosno lokalne samouprave kao i poduzeća, ustanove koje su, agencije koje su u vlasništvu jedinica lokalne odnosno područne samouprave. Točno je da je, naime da je prema postojećemu registru koje je do sada bilo Ministarstvo, bilo 227 obveznika, a da je od tih 227 obveznika od dostave podataka o državnoj imovini i vlasništvu samo tek jedno bilo Ministarstvo državne imovine. Dakle, ta jedna onda argumentacija je apsolutno opravdana da se Vlada odlučila na ovakav pristup vođenja evidencije u Središnjem registru državne imovine Dobro je da Vlada čim prije mora donijeti člankom 7. definirano kako će Vlada donijeti uredbu kojom će se propisati način ustrojstvo i način vođenja i održavanja samom registra kako bi se uspostavio jedinstveni pristup u dostavi podataka od svih državnih tijela koje tijela jedinica lokalne odnosno područne samouprave u dostavi tih podataka da bude to jednostavnije, transparentnije, učinkovitije i efikasnije. Ono što ću sada reći, a i što svaki puta naglašavam to je da mi ćemo voditi evidenciju o državnoj imovini, dobro da vodimo, dobro da je ona na jednom mjestu, ali još uvijek smo svjesni činjenice da je u velikom dijelu ta evidencija loše ažurirana, da nije usklađena sa terenom s obzirom na loše stanje katastra i zemljišne knjige, što i te kako opterećava način funkcionira i upravljanja sa državnom imovinom pa onda jasno i sa njenom evidencijom u središnjem registru državne imovine. Dobro je, dobro je da ste prihvatili prijedlog kolege Čuraja, da su dužna, dužne sve pravne osobe u kojima je RH ima vlasničke udjele, bez obzira na visinu vlasničkih udjela da dostave promjene o imovini i to u roku od 60 dana, a ne 30 kako je bilo propisano u prvom čitanju. Ono što je Klub zastupnika HDZ-a još čitajući ovaj zakon želio dodatno naznačiti, to je da je dobro, a tako je bilo i u prvom čitanju, da se doda nova glava i u tom smislu ćemo podnijeti amandman koji će praktično biti novi članak 8. a kojim člankom ćemo propisati prekršajne odredbe na način da se, da prekršaj čine obveznici dostave i unosa podataka u središnji registar iz članka 4. ovog zakona osim obveznika čija je prekršajna odgovornost isključena temeljem posebnog propisa ako bez odgađanja a najkasnije u roku od 60 dana od izvršene promjene ne dostave u središnji registar sve podatke vezane uz promjenu podataka o pojedinim oblicima državne imovine kojom upravljaju, raspolažu ili se koriste na temelju zakona ili drugog propisa. Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se obveznici dostave i unosa podatak u središnji registar iz članka 4. ovog zakona u iznosu od 10.000 do 100.000 kuna. Dakle, na ovaj način smo propisali i kaznenu prekršajnu odredbu ukoliko se ovaj zakon ne poštuje, jer ako nema prekršajnih odredbi niti ne vjerujem da će se onda zakon onda u cijelosti, u cijelosti realizirati odnosno da će ga se poštivati.

Zahvaljujem podpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, vrlo kratko mislim govoriti o bitnosti da država zna šta s čime raspolaže je bespredmetno i danas nakon 28 godina maltene samostalne države da mi tek sada to radimo to je ono što možda bi se trebali zapitati što smo radili ovih zadnjih 20-tak i nešto godina. No, bolje ikada nego nikada jel smatram da apsolutno je bitno da država zna s čime raspolaže, da se ne događa da država ide u najam određenih ma bilo kakvih prostora, bilo čega imovine, da zapravo ne znajući da neka od njenih sastavnica nešto koristi ili ne koristi ili neko ne daj bože treći koristi što bi se moglo stavi u korist za opće dobro. No, to je ono što ovim zakonom zapravo želimo sve popisat, nema više da tako kažem naravno lova u mutnom i nema više isprike ne znamo, nemamo bilo da je to riječ i o velikim ustanovama, javnim tvrtkama kako god, svi imaju obvezi i svi moraju znati točno što raspolažu jer to u krajnjoj liniji je vlasništvo države odnosno svih nas. Ono samo što bi točno razriješio još jednom zahvaljujem se da ne ponavljam sve ove primjedbe mislim da su one i na mjestu i zato ih i ministarstvo ovaj i prihvatilo je kod uz članak 4. kada govorimo o dostava i unošenju podacima mogu prihvatiti ovo obrazloženje ministra na repliku da tvrtke majke će zapravo dostaviti sve podatke o tvrtki kćeri jer konstruirano to je njihova imovina, međutim tu bi volio da se možda i amandmanom samog predlagatelja stavi da se odnosi na trgovačka društva i druge pravne osobe čiji je osnivač RH, ali tu smo izostavili onaj dio gdje ima udjel.

Evo, samo bi to možda možete vi i amandmanom Vlade to korigirati, ako je to zapravo na tragu onoga što smo predlagali o čemu smo pričali, dakle ne samo tamo gdje je osnivač država nego gdje i država ima određene udjele, pa da i oni su obveznici iz članka 4. kao što su vezani uz članka 2, a kažem još jednom prihvaćam ovaj obrazloženje ministra vezano za tvrtke kćeri tih istih trgovačkih društava, ustanova itd.

Mi ćemo se ponovo vidjeti u utorak 27. studenog kada će prva točka dnevnoga reda biti Prijedlog Državnog proračuna RH za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021.